Ale na závěr mi dovolte říct dvě věty.

Samozřejmě každý máme právo na to změnit svá stanoviska, nicméně v takto zásadních věcech si myslím, že by bylo dobré ty věci jaksi říkat jasně na počátku. Závěrem chci říct, nebudu na vás apelovat ani vyzývat, nebudu říkat, že festivaly padnou, když to nebude, nicméně vám děkuji. Děkuji. Budeme pokračovat, ale pana kolegu Holečka předběhne s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová a tu předběhnu zase já, když budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Sněmovny.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. A ještě před přednostním právem pana ministra pan poslanec Soukup také s faktickou poznámkou. Já jenom velice krátce. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkala paní Hnyková. Chtěl bych to trošku upravit. A proč jsem k tomu přistoupil, abych to vysvětlil?

Takže tolik jenom na vysvětlení.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem byl osloven tady ve dvou věcech, které se týkají rozpočtu. Jednak zopakuji to, co jsem víceméně řekl při interpelacích myslím minulý týden, nebo při posledních interpelacích. Děkuji za podporu paní kolegyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího toho, co se týká pomoci památkové péči. Samozřejmě kdyby bylo možné v plném rozsahu sanovat škody, které na památkách jsou a které je třeba dát ještě do pořádku, tak by dokonce finanční potřeba přesahovala i ten pozměňovací návrh. To je zřejmé. My vyjednáváme, když se vyjednává rozpočet, velice pozorně jednotlivé položky, které se týkají kultury, a jak ze strany Ministerstva financí, tak i ze strany vlády musím říci, že vnímám podporu a že se rozpočet ministerstva kontinuálně navyšuje. To znamená, že já tedy souhlasím meritorně s tímto návrhem, já sám ho podpořím, ale chápu, že jaksi se pohybujeme v mantinelech reálných možností tak, jak jsme o tom hovořili už při jiných příležitostech. A ještě jednou děkuji za podporu. Co se týká druhé zmínky, druhého pozměňovacího návrhu, který se zaobírá podporou určitých festivalů, naše ministerstvo připravuje systémové řešení, tak jak to bylo od samého začátku vyjednáváno. Je pravda, že některé subjekty mají dojem, že by, řekněme, režim nebo rychlost měla být větší. Chápu, že pohled zvenku může být jiný než pohled zevnitř. Myslím si, že není úplně férová hra, když se nátlakové akce odvíjejí tímto způsobem v rámci diskusí o rozpočtu. Já jsem svá stanoviska nezměnil a nerad bych zde hovořil víc otevřeně. Je to na svědomí každého člověka, co podpoří, ale můj přístup k tomuto pozměňovacímu návrhu bude, že se zdržím. Děkuji za pozornost.

V této souvislosti, když už jsem u těch otázek, bych se proto ráda zeptala pana premiéra. Se vším se dá souhlasit. Ptám se tedy: jedinou věcí, která není prioritou této vlády, je podpora kulturních památek? Děkuji za odpověď. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Františka Adámka. Děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr měl v zásadě pravdu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, již v prvním čtení projednávání rozpočtu jsem kriticky komentoval celkovou plánovanou výši, v tomto případě spíše plánovanou níži výdajů na vědu, výzkum a inovace. Jelikož ale o stejném hovořil můj kolega Karamazov, tak abych nezdržoval, nebudu dalekosáhle číst čísla a řeknu jen to, že kdy jindy než v době ekonomického růstu, který pan premiér Sobotka nazývá souslovím masivní hospodářský růst 4 %, kdy jindy bychom měli oblast vědy, výzkumu a inovací masivně podporovat a investovat tak do naší budoucnosti? Místo toho vláda případný potenciál ekonomického rozvoje rozpouští v neinvestičních výdajích.